Neříkám, že není potřeba být ostražitý. Ty věci jsou mnohem složitější. Neustále tady slyšíme opakující se věci. Nikdo mě nemůže podezřívat z toho, že bych nějakým způsobem fandil islamizaci a podobným věcem, ale dívejte se na to normálně racionálně. Vždyť to, co tady říkáte, nejste schopni ani řešit na úrovni České republiky. To se řeší na úrovni Evropské unie! O čem se tady stále bavíme?

Děkuji panu poslanci Chalupovi.

Upozorňuji, že na 12. hodinu je svolána jiná schůze a budeme muset rozhodnout organizačně o této schůzi, ale nyní ještě faktická poznámka. Vážené dámy a pánové, když jsem tady slyšel poslance vládního hnutí ANO pana Chalupu, tak je vidět, jak jste úplně vedle jak ta jedle. Vy žijete úplně mimo realitu! Vy říkáte, že tady řeším něco za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, co snad neexistuje.

Takže vy říkáte, že my upozorňujeme na něco, co neexistuje. Přitom je tady petice občanů týden stará ve městě Benešov u Prahy, kde vy se snažíte to tam nastěhovat. No tak byste taky jako vládní strana měli informovat občany Benešova!

To znamená, vy říkáte problém neexistuje. Takže začněte opravdu pořádně pracovat!

Takže konečně řekněte kde, kdy a kam z toho množství, co jste odsouhlasili.

Vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu kolegovi Chalupovi. Pane poslanče, podívejte se na výbor evropských záležitostí. Navrhl jsem bod usnesení, ve kterém jasně i výbor evropských záležitostí říká, aby vláda nepřijala kvóty. A vy jste členem vládní strany. Nepadlo tam jediné řešení a byla to obhajoba Turecka. Nic víc. Neříkejte nám, že my znepokojujeme občany. Je to vaše zodpovědnost! Já musím reagovat na pana kolegu Okamuru.

Nikdy se neuvažovalo, že tam bude umístěno zařízení pro azylanty nebo pro uprchlíky.

A to prostě odmítám. Nyní faktická poznámka pana poslance Foldyny. Poté pan poslanec Okamura ještě faktická poznámka, potom další.

Pojďme řešit dopravní infrastrukturu, zdravotnictví a tohle, ale nestrašme lidi sněhulákem v létě! Děkuji a ještě pan poslanec Tomio Okamura. A další faktické poznámky už nepřipustím. Prosím, pane poslanče. My jako hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, nemáme s tou peticí vůbec nic společného. My jsme se o té petici dozvěděli až dodatečně, když jsem byl minulý týden ve čtvrtek na besedě s občany v Benešově. Takže to je petice, kterou iniciovali sami občané Benešova bez jakéhokoli našeho přičinění. Takže znovu opakuji, přestaňte lhát a vysvětlete občanům Benešova, že tam tedy nic nebude, protože se evidentně o vašem záměru ty tisíce občanů Benešova nedozvěděly. Protože pořád říkáte něco jiného. Co se týče pana Zemka, poslance za ČSSD, tak já jsem zaznamenal jeho vyjádření na facebooku, kde píše, že vláda neuvažuje prý, ale občané o tom evidentně nevědí, o umístění imigrantů do centra Benešova, protože hledá lokality, které nejsou v centrech měst.

Dále je zajímavé, že tím organizátorem petice občanů Benešova je místní novinářka paní Martina Vachtlová. To znamená, zajímavé je, že ani místní novináři evidentně tu informaci nemají a že by bylo dobré, abyste tedy řekli místním médiím a dalším, že to tam tedy nehodláte umístit vedle té mateřské školky a vedle základní školy, takové zařízení. Ovšem zároveň byste měli říct B, tedy kam. A poslední věc je, že v Radě města Benešov je také místopředsedkyně Sněmovny a vrcholná představitelka hnutí ANO paní Jermanová. To znamená, opět vidíte, že jsou tam poslanci ČSSD se o to prý zajímají, je tam vrcholný představitel hnutí ANO. Ale má to jeden zádrhel, že znova říkám, že občané sami vůbec o tom nevědí, že tam nic nemá být umístěno. Já myslím, že jsme to tady aspoň vyřešili. Myslím, že to je snad první pozitivní bod téhle diskuse, že tady vládní představitelé ubezpečili, že v Benešově vůbec nic tedy nebude. Nicméně rád bych, abyste zodpověděli otázku, kam je tedy budete umisťovat. Aby se mohli připravit občané jiných měst. Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, členové vlády, podle § 54 odst. 9 mi nezbývá nic jiného než přerušit tento bod a tuto schůzi.

To je vážný problém, protože budeme mít tento přerušený bod v situaci... Ten jsem přerušil. Ve chvíli, kdy... Ale faktické poznámky jsem registroval z místa, nikoliv elektronicky, poslance Chvojky a poslance Richarda Dolejše. Prvním přihlášeným s přednostním právem, aby nebyla diskuse, jako byla ráno, je pan vicepremiér Andrej Babiš. Čili takto končím přerušený bod.